V případě předkládaného návrhu zákona se jedná o minimální čistou transpozici, to už jsem zmiňoval. Snažili jsme se dosáhnout minimalistické varianty. Povinnosti tedy nejsou proti směrnici žádným způsobem rozšiřovány a jsou také plně zohledněny všechny výjimky, které byly možné, které směrnice umožňuje.

Podpora by měla být následně poskytována rovněž dopravcům, kteří poskytují veřejné služby v přepravě cestujících, na pořízení bateriových parciálních trolejbusů. Tato podpora bude v jednotkách miliard korun.

Je na to ostatně program v Národním plánu obnovy a v alokaci v Modernizačním fondu.

Ten návrh zákona byl vládou České republiky schválen v únoru letošního roku. Já vás proto žádám o přikázání návrhu k projednání ve výborech Poslanecké sněmovny a spolu i s mými kolegy jsem připraven při projednání poskytnout jakékoliv bližší informace a doplnění. Děkuji. Děkuji, pane ministře, že jste předložený návrh uvedl.

Kdo je proti? V hlasování číslo 58 bylo přihlášeno 125 poslanců, pro hlasovalo 83. Návrh byl přijat. Rovnou předávám slovo panu zpravodaji, panu poslanci Adamcovi. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.